Vážené dámy a pánové, budeme pokračovat v přerušeném jednání. Mám tady ještě jednu žádost do obecné rozpravy od pana poslance Romana Kubíčka, takže poprosím paní ministryni, protože předpokládám, že jste se domluvili, aby tedy řekla něco na mikrofon a otevřela nám rozpravu. Děkuji za slovo, pane předsedající.